Zahájil jsem hlasování. Není slyšet vlastního slova. Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 193 poslanců, pro 82, proti 16.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Pan místopředseda Okamura k hlasování.

Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Další návrh doprovodného usnesení.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 99, přihlášeno 192 poslanců, pro 85, proti 13. Další návrh.

Hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 192 poslanců, pro 80, proti 16. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Návrh byl zamítnut.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Další návrh. Bod číslo 1 je předložit podrobné plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2020 do konce července 2020.

Další návrh.

Návrh byl zamítnut. Další návrh.